Děkuji za slovo. Jenom velice rychle, protože za sociální demokracii v této oblasti mluví naše paní ministryně, kterou samozřejmě podporujeme, a s vystoupením také z pozice sociální demokracie vystoupila Kateřina Valachová. Já ale chci reagovat a velmi silně se ohradit proti tomu, co tady zaznělo, že levice jenom rozdává. To prostě není pravda. Jestliže podporujeme a vždycky jsme se snažili navyšovat platy, podporovat veřejné služby, tak to byla podpora růstu. A podívejte se na grafy hospodářského vývoje, jak to vypadalo za vlád sociální demokracie a jak to vypadalo za vlád pravice. Odmítám tady toto nálepkování. Cokoliv navrhujeme, cokoliv prosazujeme pro zvyšování kvality života lidí, to děláme s tím, že nám jde samozřejmě o lidi, o zaměstnance, o všechny další skupiny lidí, o dostupnost veřejných služeb a že nám jde také o prosperitu a rozvoj celé země. Tak to prostě funguje. Děkuji. Nyní pan poslanec Bláha s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Okleštěk.

A podívali se na hospodaření jednotlivých budov a jednotlivých sociálních zařízení? A věřte tomu, že bychom tam našli tolik peněz, že byste se všichni divili. Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Prosím pana poslance Oklešťka. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já naprosto podporuji všechno, co řekl pan ministr Adam Vojtěch. Jenom bych chtěl připomenout, že procentický nárůst je krásná záležitost, ale musíme vycházet ze základního čísla. To znamená, že když jsou vysoká procenta nárůstu v sociálních službách, co se týče mezd nebo platů, tak si musíme uvědomit, že to může znamenat výrazně nižší procento ve srovnání s platy v jiných oblastech. V sociálních službách jsou platy dlouhodobě podtrženy a my se snažíme přiblížit k tomu, co si vlastně ti pracovníci zaslouží. Můj předřečník kolega Bláha myslel samozřejmě věci dobře, tak jak u něho je vždycky zvykem, akorát ne vždy každý z nás to pochopí.

Já také děkuji. Připraví se pan poslanec Mašek. Prosím, pane poslanče.